Co je dále poměrně nebezpečné, je odst. 6, který zavádí jakýsi paralelní systém sběru komunálního odpadu na základě smluv, které leží mimo systém nakládání stanovený vyhláškou obce, založený na smlouvách, ovšem stojící proti tomuto systému, který dnes velmi dobře funguje, v kontradikci. Bylo by možné, že by tyto věci mohly vést ke zneužití tohoto systému a k únikům ze systému sběru komunálního odpadu.

Myslím si, že určitě budeme muset k tomuto způsobu přistoupit a energetické využití komunálního odpadu povolit. Otázkou ale je, jak se nám v tom čase, který nám zbývá, což je deset let, podaří prosadit vybudování takových spalovacích zařízení, která by svou kapacitou byla jednak užitečná, přínosná, vhodná, také ale pro jejich zřizovatele, provozovatele, ekonomicky výhodná.

To si myslím, že je vhodné a je to podle našeho názoru na místě.

Jedna z možností, kterou vidím, je požádat Sněmovnu, aby hlasovala o jednotlivých bodech těchto návrhů odděleně.

Proto jsem se rozhodl zvolit jiný postup. Ten postup je takový, že ty části, které chceme podpořit jako klub Občanské demokratické strany, jsme připravili jako zvláštní pozměňovací návrh, který avizuji a který načtu, až pan předsedající otevře podrobnou rozpravu, do které se pak následně přihlásím. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Já děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký den.

Víte, tady se dneska hodně hovořilo o snižování daní. Já si myslím, že nikdo rád neplatí daně, ale nikdo rád také neplatí poplatky. Co si budeme říkat.

Já si myslím, že to je skutečně debata nad řádným vládním návrhem takovéhoto zákona, že je potřeba to připravit opravdu velmi poctivě, protože nejhorší je hazardovat s názory a pocity vlastních občanů. A to si myslím, že při takovýchto případech velmi vážně hrozí. Takže bych prosil, ať už se to neděje tímto způsobem, skutečně, odpadové hospodářství je velmi vážná věc.

Nyní má slovo pan poslanec Zemek. Děkuji za slovo. Já jsem coby zpravodaj nechtěl řešit otázky zákona.

Ta novela je pouze obecná, obecného charakteru. Pouze upozorňuje na to, že za deset let tady ten fakt nastane, a myslím si, že deset let je dostatečně dlouhá doba.

Domnívám se, že při správném odpadovém hospodářství ten nárůst pro občany za poplatky nemusí být až tak markantní a stejně se tomu nevyhneme. Tolik z mé strany. Děkuji panu poslanci.